Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pokud by ten byl odhlasován, je nehlasovatelný K6. Budeme tedy hlasovat o návrhu K4 poslance Martina Kupky. Pan poslanec v tomto návrhu mění úpravu fikce závazného stanoviska ve stavebním zákoně pro stavby mimo dopravy. A jeho legislativně technická úprava má ambici zvýšit šanci, že ta fiktivní závazná stanoviska by případně obstála při soudním přezkumu. Stanovisko garančního výboru není, nebylo k tomuto odhlasováno. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 266, přihlášeno 156 poslanců, pro 32, proti 73. Návrh nebyl přijat. Tím, že tento návrh nebyl přijat, je hlasovatelný návrh K6 Martina Kupky, který zasahuje do stejné problematiky.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji. Ondřej Polanský navrhuje nový způsob stanovení náhrady za odnětí vlastnického práva k objektu, ve kterém má vlastník trvalé bydliště. Navrhuje zohlednit péči o pozemek i cenu zvláštní obliby. Stanovisko garančního výboru je negativní. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní návrh D3, kterým kolega Polanský zasahuje do rozhodnutí, který úřad bude příslušný pro rozhodnutí o umístění stavby u energetických staveb. Původní návrh říká, že příslušný je tam, kam investor podal žádost. Pan poslanec zavádí povinnost, aby jiný nadřízený úřad o tomto rozhodl. Stanovisko garančního výboru negativní. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 269, přihlášeno 156 poslanců, pro 23, proti 98. Návrh nebyl přijat. Pan kolega tímto návrhem navrhuje zavedení dalšího správního řízení, které by probíhalo ještě před vlastním umístěním a povolením stavby. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru? Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 271, přihlášeno 156 poslanců, pro 101, proti 51. Návrh byl přijat. Děkuji.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec zde vkládá dobíjecí stanice mezi výjimky § 79 odst. 2 stavebního zákona tak, aby nepotřebovaly ani stavební povolení nebo ohlášení, ale aby stačilo rozhodnutí o umístění stavby. Stanovisko garančního výboru nebylo odhlasováno, bez stanoviska. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. A tento návrh zavádí, resp. umožňuje autorizace, nové autorizace pro výstavbu výroben elektřiny. Stanovisko garančního výboru kladné. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tento návrh zvyšuje nebo umožňuje vyšší příspěvek obcím z jaderného účtu v souvislosti s úložišti radioaktivního odpadu. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Ten výrazně podporuje výstavbu energetických zařízení a umožňuje využití té polské varianty také u výstavby velkých zdrojů výroby elektřiny a pro přenosovou energetickou síť. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní návrh pod písmenem J Květy Matušovské. Ta podobně jako kolegyně Ožanová navrhuje vypustit vydání fikce závazného stanoviska ze správního řádu a ze zákona o vysokých školách. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 277, přihlášeno 157 poslanců, pro 30, proti 75.